Nejen dle mého názoru by získané prostředky měly putovat například do infrastruktury apod. V této souvislosti s povděkem také kvituji zamýšlené další směrování peněz i do uhelných regionů nebo například na podporu a rozvoj venkova.

Ale dle mého názoru by vyjednaný poměr grantů a půjček měl být úplně jiný, minimálně opačný, neboť se domnívám, že půjčky jako takové, byť jaksi výhodně úročené, jsou reálnou pomocí postižené zemi pouze poloviční.

Ptám se vás tedy, je to pravda.

Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, zmínil jsem zde skutečně jenom některé hlavní, do očí bijící aspekty, které nelze, alespoň tedy dle mého mínění, přejít jen tak prostým mávnutím ruky. Koronavirová krize byla historicky i teritoriálně unikátní a její dopady do celé evropské ekonomiky, kterou považuji za extrémně nestabilní, velice citelné.

A jako český poslanec a občan, nikoliv jako abstraktní euroentita, apeluji na vás nyní, pane předsedo vlády, abyste při svém každém vyjednávání ve strukturách EU měl vždy na mysli především oprávněné zájmy českých občanů, a budu jen rád, jestli některé mé připomínky, které jsem zde nastínil, také zohledníte. A v neposlední řadě si přeji, abyste současně vyjednávací mandát, který vám dává nejenom Sněmovna, ale dle příslušného zákona i výbor pro evropské záležitosti, se snažil poté vždy také ještě i respektovat. Děkuji vám.

Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych jenom chtěl upřesnit, já jsem to zmiňoval včera ve svém projevu v obecné rozpravě. Není pravda, co říkal můj předřečník, že by si Komise půjčovala bezprecedentně. Ona už si půjčila dvakrát a ty peníze dále potom půjčila nebo fungovala jako prostředník, Evropská komise, pro půjčku Irsku a Maďarsku.

Takže není to pravda, že by si půjčovala poprvé, už ten mechanismus funguje, je to osvědčené. Nyní pan kolega Zahradník.

Přece Česká republika si může půjčovat za velmi nízký úrok. To není princip, který by byl výhodný pro Českou republiku, a to se dělá kvůli předluženým státům jižního křídla. Kdybychom si měli půjčit my, tak si půjčíme za velmi nízký úrok, a navíc si budeme moci ty peníze využít podle našich priorit. Tady si půjčíme nebo tady si půjčí Evropská komise částečně na náš účet a ještě nám bude říkat, za jakých podmínek a na co ty peníze budeme moct čerpat. Takže je to zcela nevýhodné pro Českou republiku a naopak je to výhodné pro ty jižní státy. A nyní ještě dvě další faktické poznámky Tomáš Martínek, potom Jiří Kobza.

Je to tak. To prostě je fakt. Nyní pan kolega Jiří Kobza s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych také rád zareagoval na své předřečníky a rád bych připomněl ještě jednu otázku, kterou jsem si dovolil položit panu premiérovi na předminulém zasedání evropského výboru, kdy jsem se ho ptal k otázce evropských dluhopisů, jaké jsou vlastně podmínky obchodování s těmito dluhopisy, jak budou spláceny, jakým způsobem budou dostupné a jakým způsobem bude vázána ta garance sedmadvacítky za půjčky, které na tyto dluhopisy budou vybírány. V té době ještě tyto informace nebyly, ale musím se přiznat, že se pořád ke mně odpovědi na tyto otázky nedostaly, takže možná bych poprosil pana premiéra vaším prostřednictvím... Aha, dobře, tak informace ještě nemáme, odpověď jsem dostal. Děkuji, pane premiére. Děkuji za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

To tedy není žádný záchranný balíček, jak byl tady včera v debatě tento finanční objem nazýván. Paní předsedkyně Evropské komise uvádí jako hlavní důvod pro jeho vynaložení přežití evropské ekonomiky, přežití evropského společného trhu.

Z této Zelené dohody, z této směrnice, která už byla předložena koncem loňského roku Evropskou komisí, bude vycházet celá řada směrnic a nařízení, které budou posléze regulovat vynakládání těchto peněz.